Chápu, že starostové chtějí mít tu kompetenci.

Na závěr bych rád vyzval vás všechny občany naší země k národním konzultacím.